Prosím vás, paní ministryně, ujměte se slova.

Tento předkládaný vládní návrh zákona navrhuje, aby tato základna byla zvýšena o jeden procentní bod. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní ministryně, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Laudát. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Nevím, co k tomu více říct. Obsah znáte sami. Konejte, jak umíte. Otevírám obecnou rozpravu, v které eviduji jednoho přihlášeného. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážení kolegyně, musím se přiznat, že jsem měl a pořád mám připraveno k tomuto zajímavému bodu asi půlhodinové vystoupení. Cílem mého připraveného vystoupení bylo a stále je pokusit se o trošku jiný, nezávislý a zčásti historický pohled na zde předloženou vládní novelu o platech ústavních činitelů a také se pokusit i o malou analýzu, která vychází i ze dvou komparativních studií porovnání platů zákonodárců v Evropské unii a porovnání platů představitelů státní moci v České republice s platy funkcionářů krajů a obecních zastupitelstev, které jsem si nechal zpracovat Parlamentním institutem na dané téma. Myslím si, že stojí za přečtení a třeba i za malé zamyšlení.

Snad vám to pomůže ve vašem objektivním rozhodování. I přesto, že vládní návrh nepovažuji za systémově správný, doporučuji ho dnes nechat projít do prvního čtení a přikázat ho do moudrého rozpočtového výboru, kde by se snad mohl najít prostor pro nalezení shody tak, aby se hlavně za prvé zamezilo dalšímu pokračování narušování obecných principů daných v původním, dnes dosud platném zákoně, neboli nechat fungovat automatický mechanismus, koeficient, ať je jakýkoli. Za druhé, aby se zamezilo téměř pravidelnému tzv. rozhodování a dohadování se ve vlastní věci, tj. o vlastních platech. A za třetí, aby se zamezilo dalšímu narušování principu rovnosti mezi představiteli tří státních mocí: soudní, exekutivní a zákonodárné, tak jak o tom rozhodl Ústavní soud ve svém nálezu pod číslem 181/212. Je zde poctivé říci, že pokud nebudou takové principy v rámci pozměňujícího návrhu přijaty, tak pravděpodobně tento zákon nemohu podpořit. Děkuji vám, pane poslanče. Pan poslanec Jandák. Nikdo není přihlášen, máte slovo. Víte, dámy a pánové pane předsedající, já budu stručný, jak je mým zvykem. Když někdo krade, měl by vypadnout! To je jenom pro vás, pro opozici, ale samozřejmě i pro nás. A potom, co se tohoto tématu týče. Víte, dělejme ze sebe blbce, on nás stejně národ mít rád nebude, uvědomte si to.

A kolik berou tito ředitelé státních firem? Plus mají tzv. benefity, prosím vás. A to jsou milionové částky. Takže teď bych to řekl sprostě, jako pan prezident, ale neřeknu. Dělejte si na hlavu. Odhlasujte si, že si budeme dotovat ta místa! Stejně nás lidi nebudou mít rádi! Děkuji. Pouze se táži, zda je to faktická poznámka, nebo řádná přihláška. Faktická. Vaše dvě minuty.

Hlásíte se s faktickou poznámkou? Já jsem samozřejmě, pane kolego, myslel sebe tím blbým poslancem.

Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, a já se táži, zda jsou zde nějaké další návrhy k přikázání jiným výborům. Paní poslankyně Němcová. Požádám ctěnou Sněmovnu o ztišení hluku. Děkuji vám. Děkuji, pane místopředsedo. Na základě jednání našeho poslaneckého klubu navrhuji, aby tato norma byla přikázána též ústavněprávnímu výboru, a to s odkazem na nedávné rozhodnutí Ústavního soudu. Dále výboru pro veřejnou správu, kterého se to týká, a výboru pro sociální politiku. Děkuji. Táži se, zda má ještě někdo jiný návrh a chce přikázat tisk jinému výboru. Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování a budeme hlasovat o jednotlivých výborech. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržený návrh. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 178, přítomných poslankyň a poslanců je 134, pro návrh 123 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru.

Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Mám zde faktickou poznámku od paní poslankyně Benešové. Nemáte faktickou poznámku.